Z důvodů, které jsem vám nyní popsal, si dovoluji doporučit schválit nyní projednávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů ve znění schváleném Senátem.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi za jeho úvodní slovo a vyjádření k pozměňovacím návrhům Senátu. Paní senátorko, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedající, přeji vám dobrý den. Přeji, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, i vám dobré odpoledne.

Pan zpravodaj Marek Benda se chce vyjádřit. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jsme tady v lehoulince nesnadné situaci, protože Senát vrátil návrh zákona, který byl mimořádně složitý, a i jeho projednání ve Sněmovně bylo mimořádně složité.

Nicméně Senát vrátil kromě některých technických změn, které, bych řekl, jsou nepodstatného charakteru, se dvěma zásadními změnami. První změna se týká úplného vynětí pokut pro územní samosprávu. Dobře víte, že jsem tady opakovaně na půdě Poslanecké sněmovny i od tohoto pultíku říkal, že s tím zásadně nesouhlasím, že si myslím, že pokud nejsme schopni snížit pokuty pro soukromé subjekty, pokládám za nespravedlivé, aby veřejné subjekty a samosprávy a jimi zřizované organizace pod pokutami nebyly. Současně je třeba říci, že znění, které nakonec nějakými složitými hlasováními přijala Poslanecká sněmovna, je možná nejdivnější, které se dalo vymyslet.

Na jednu stranu souhlasíme, myslím že většina z nás, s myšlenkou, že by bylo rozumné, aby něco jako informační příkaz existovalo. Na druhé straně i po dlouhých diskusích s Ministerstvem vnitra se nám zdálo dosti nevhodné a neúnosné tak zásadní průlom do veřejné správy a jejího fungování formulovat pozměňovacím návrhem, který zazní na půdě Poslanecké sněmovny a je schvalován ve třetím čtení, aniž bychom úplně tušili, jaké jsou nebo nejsou jeho dopady. Tohle jsou důvody, proč se zřejmě velká většina našeho klubu přikloní k tomu, abychom podpořili senátní verzi.

Ale Senát nám v tomto směru nedává jinou možnost než hlasovat buď pro svoji verzi s úplným vynětím, kde mě mrzí, že tam nedali alespoň nějaké omezené pokuty, anebo pro verzi Poslanecké sněmovny, o těchto problémech jsem mluvil. Tolik za mě jako zpravodaje.

Nemá zájem. Nemá zájem. Pan poslanec Jiří Bláha? Pane zpravodaji, máte zájem se vyjádřit? Není tomu tak. Nemá zájem. Pan kolega Martin Kupka jako zpravodaj? Má zájem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.